Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ustavili volební výbor. Nyní prosím hlasování o ustavení výboru pro evropské záležitosti. Tento je navržen a také naplněn v počtu 20 členů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro evropské záležitosti? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 15, přihlášeno 185 poslanců, pro 175, proti nikdo. Konstatuji, že jsme výbor pro evropské záležitosti ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte. Další, sedmý v pořadí je výbor, který je z těch velkých nebo největších co do počtu členů, je to hospodářský výbor, a je navržen k ustavení v počtu 25 členů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením hospodářského výboru? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme hospodářský výbor ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte. Zde prosím hlasovat a je navržen v počtu 20 členů.

Kdo je proti?

Pane předsedo, prosím pokračujte. V tuto chvíli prozatím bude naplněn v počtu 15 členů. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro bezpečnost? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme výbor pro bezpečnost ustavili. Pane předsedo, prosím, pokračujte. Dále výbor pro obranu, ten má také 16 členů. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro obranu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme výbor pro obranu ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro sociální politiku? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme výbor pro sociální politiku ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte.

Děkuji.

Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte. Dále prosím hlasování o výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte. Nyní budeme hlasovat o výboru pro zdravotnictví.

Paní poslankyně Renáta I toto je po vzájemné dohodě s kolegy.

Říkám to spíše pro doplnění, kdyby vás to zaujalo na kandidátce nebo v usnesení. Každopádně platí to, co jsme řekli na úvod, to znamená dodržet počet 25 členů, a jsou dodržena i kvora podle poměrného zastoupení pro všechny nominující politické subjekty. Takže výbor pro zdravotnictví 25 členů.

Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme výbor pro zdravotnictví ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte. Nyní ustavíme výbor pro životní prostředí. Ten má 20 členů. Děkuji. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro zdravotnictví, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Omlouvám se, děkuji za upozornění, samozřejmě je to výbor pro životní prostředí. Hlasování číslo 24, přihlášeno 185, pro 167, proti nikdo. Konstatuji, že jsme výbor pro životní prostředí ustavili. Děkuji za podporu a opravu. A pane předsedo, vás prosím, abyste pokračoval. Pořadové číslo 16 je zahraniční výbor v počtu 20 členů. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme zahraniční výbor ustavili.